70.

I tento předložený návrh uvede v zastoupení pana ministra financí pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Předem se omlouvám všem prostřednictvím pana předsedajícího, které jsem zklamal, že tu není pan ministr financí.

Přijetí uvedené změny dohody o IFC má povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, nevyžaduje změnu ve vnitrostátních právních předpisech ČR.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s ratifikací předložené změny souhlas. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp.